Takže navrhuji vám osobní smír tady veřejně a budu se snažit ho co nejvíce dodržovat. Protože myslím, že osobní útoky do politiky nepatří. Potřebuje důchodovou reformu, potřebuje daňovou reformu, potřebuje reformu veřejné správy, potřebuje zásadním způsobem posunout i v dalších podmínkách. A především potřebujeme to, co vy říkáte, že jsem nenavrhl žádný zákon? My těch zákonů máme tolik, že už se v nich nevyznají ani právníci! A to, že chrlíte jeden zákon za druhým, taky s těmi tisíci, nebo desetitisíci zaměstnanci jako ministr financí.

Děkuji.

Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda vlády Babiš.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Kdo řekl, že jsem nekompetentní? Tak se toho držte. Já se omlouvám, pane premiére. Jenom pro pořádek, protože se tady opakovaně objevují dotazy, konstatuji, že § 59 jednacího řádu ukládá povinnost obracet se prostřednictvím předsedajícího pouze poslancům na poslance. Členové vlády a na členy vlády se lze obracet přímo. Pane předsedo, můžete pokračovat.

Rok. Tak nebuďte osobní, neříkejte. Tak nebuďme osobní.

Ta jeho nenávist vůči mně. Já nemám žádný problém s novináři. A já umím i odpouštět, jsem nad věcí.

Já mám rád Českou televizi i novináře. Tak neříkejte, že já tady mám nějaký problém. Nemám žádný problém. Já jsem se změnil a jsem nad věcí.

Já to přednáším na té Evropské radě, když jsme tam seděli.

Protože Francie nám to blokuje. Takže ten fiskální pakt neznamená vůbec nic.

Takže ten fiskální pakt nemá žádný vliv na nic a je to jenom, že jsme poslední. A panu Michálkovi, co mi tady hodil ten zákon, děkuji.

Další přihlášky s přednostním právem nemám a ani nikoho nevidím, že by se s přednostním právem hlásil. Takže připomínám, že podle § 54 odst. 7 nyní rozhodne Sněmovna o pořadu schůze uvedené v žádosti. Připomínám, že návrh pořadu schůze zní Personální změny, které provádí vláda bez důvěry. Nyní tedy budeme hlasovat o pořadu osmé schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemné předložen.

Hlasování zahajuji. Kdo je pro, ať stiskne tlačítku a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad osmé schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.